Dobré odpoledne. Dovolím si vás informovat o jednání výboru pro evropské záležitosti, který se již návrhem této směrnice zabýval, a dovolím si ještě jednou shrnout argumenty, které částečně uvedl již pan ministr. Já si je dovolím shrnout v konkrétních dopadech, které by přijetí této směrnice mělo na Českou republiku. Návrh směrnice, tak jak je připravován, když pominu, že vychází z věcně chybného předpokladu, že proti terorismu je možné bojovat omezováním legálního držení zbraní, což je nesprávný předpoklad, pak by měl i další významné dopady nejenom na obyvatelstvo, ale i na ekonomické zájmy jednotlivých států EU. Návrh této směrnice předpokládá úplný zákaz soukromého držení, výroby, prodeje automatických zbraní a poloautomatických zbraní, které mají vzhled automatických.

Další část, která omezuje legální držení zbraní, předpokládá, že by tyto zbraně byly od obyvatel vyvlastněny. Evropská komise předpokládá, že by se vyvlastňovaly bez náhrady. Podle českého práva to snad není možné, takže odhady na vyvlastňování v té mírnější variantě pan ministr řekl zhruba 500 mil. korun, ale reálnější odhad by byl zhruba 2,5 mld. korun. Další významný dopad by byla velká kriminalizace občanů EU, neboť za zbraně by se měly podle této směrnice považovat i předměty, které nejsou zbraněmi, ale jako zbraně vypadají. Takovéto zbraně by měly být registrovány podle zákona a jejich držitelé by měli mít zbrojní průkazy, což samozřejmě u dětí, které si s těmito hračkami hrají, je významný problém. Ale takto by se šmahem stali obyvatelé přestupci zákona, spáchali by trestný čin nedovoleného ozbrojování už tím, že by vlastnili hračky a jiné napodobeniny vypadající jako zbraně. Takováto evidence by samozřejmě naprosto zahltila veškeré informační systémy, a tím pádem bychom ztratili efektivní kontrolu i nad těmi zbraněmi, které třeba kontrolovat je. Revidovaný návrh, který přišel nyní pod holandským předsednictvím, je skutečně ještě horší. Ten totiž předpokládá úplný zákaz samonabíjecích zbraní, tedy i zmíněných pistolí, všech zbraní, které mají více než šest nábojů, což je u nás až 400 tisíc kusů legálně držených zbraní. Uvažuje se také o omezení účelu vlastnictví zbraně pouze na sport a lov, což je také významné omezení práva na držení zbraní. Návrh označovat další součástky zbraní jako hlavní části zbraně, ať už se jedná o zásobníky, pažby, úderníky a podobné drobné součástky, je technicky nesmyslný a v podstatě už je asi zbytečné v kontextu těch ostatních návrhů o tom hovořit. Návrh je velmi rizikový, a to i z pohledu vnitřní bezpečnosti ČR, protože samozřejmě v případě takto razantního omezení, které nemá reálný důvod, je předpokladem, že velká část legálních zbraní by se přesunula do té části nelegálních.

Odmítl, aby Evropská komise zasahovala do funkčního systému kontroly, evidence, nabývání a držení zbraní a střeliva nastaveného právním řádem ČR. Vyjádřil ovšem podporu k vytvoření všech funkčních opatření, která povedou k potírání nelegálního obchodu, nelegálního nabývání, držení a jiné nelegální manipulace se zbraněmi, střelivem či výbušninami. Odmítl, aby Evropská komise v reakci na tragické události spojené s teroristickými činy v Paříži perzekvovala členské státy a jejich občany neodůvodněným zpřísněním legálního držení zbraní. A výbor pro evropské záležitosti doporučil předsedovi vlády ČR, aby podnikl všechny právní a diplomatické kroky k zabránění přijetí takové směrnice, která by narušovala český právní řád v oblasti obchodu, kontroly, nabývání a držení zbraní, a tím nevhodně zasahovala do práv občanů ČR. Já jenom avizuji, že v rámci podrobné rozpravy přednesu návrh na usnesení v totožném znění tak, jak jej přijal výbor pro evropské záležitosti, nicméně tedy jménem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Děkuji za pozornost. Také děkuji.

Prosím, máte slovo.

Po schválení pořadu schůze lze navrhovat přeřazení jednotlivých bodů, nikoliv však určovat pevné datum jejich projednávání. Vyhovíli Poslanecká sněmovna v průběhu schůze návrhu na přeřazení bodu nebo návrhu na zařazení nového bodu schváleného pořadu schůze, zařadí tento bod na konec příslušného bloku prvních, druhých nebo třetích čtení návrhů zákonů, bloku prvních nebo druhých čtení mezinárodních smluv anebo bloku zpráv, návrhů a dalších bodů. Návrh na přeřazení bodu schváleného pořadu schůze lze přednést pouze do 30 minut od zahájení denního jednání Poslanecké sněmovny. Ve zvlášť odůvodněných případech podle čl. 1, 2 a 3 se může usnést Poslanecká sněmovna výjimečně jinak. My jsme dneska dodrželi jenom bod 3, kdy byli připuštěni pouze ti, kteří se přihlásili do 30 minut, ale ostatní články byly dneska porušovány imrvére. Poprosil bych vás, vážený pane předsedo, abyste to probral s legislativou, a všichni, kteří řídí schůzi, aby se snažili dodržovat toto usnesení Poslanecké sněmovny číslo 24. Děkuji. Děkuji. Zcela jistě se tomu budeme věnovat, nicméně nic v této fázi nenavrhujete.

Já jsem řádně přihlášen do diskuse, teď nevystupuji jako zpravodaj, nicméně znovu chci avizovat ten návrh usnesení, který je i součástí toho tisku, tak jak jej máte k dispozici ve svých počítačích. Chtěl bych jen avizovat vystoupení paní poslankyně Černochové, která přednese návrh na jeho aktualizaci vzhledem k tomu, že od té doby se situace ještě vyvíjela dále jak tedy návrhem holandského předsednictví, tak i proto, že to prvotní usnesení obsahuje pouze jedno město, kde se staly teroristické útoky, tak můžeme přidávat postupně další města, tak jak bude předneseno. Děkuji za pozornost. Já děkuji. Přeji hezké odpoledne a nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem ráda, že konečně po tak dlouhé době se dostalo na projednávání tohoto bodu, avšak dovolím si vám stručně připomenout, co zde na konci minulého roku zaznělo na plénu. Bylo to v pátek 27. listopadu 2015, kdy jsem před vás poprvé předstoupila s žádostí o zařazení nového bodu na pořad jednání schůze Sněmovny a navrhovala jsem usnesení, ve kterém jasně zákonodárný sbor bude deklarovat, že odmítáme absurdní návrhy omezování legálního držení zbraní ze strany Bruselu. Učinila jsem tak mj. z obavy, že Komise usilovala o zrychlené projednávání toho procesu přijetí směrnice, a tak, aby vyslaní zástupci z vlády, ale i z Ministerstva vnitra, z Ministerstva průmyslu a obchodu, kteří pojedou na ta jednání do Bruselu, měli od nás jako od zákonodárného sboru jasný mandát.